Dále se omlouvá pan ministr Blažek po celý jednací den z pracovních důvodů.

Tento sněmovní tisk je v programu schůze zařazen na osmé místo, schválili jsme ho sice jako bod sedmý, ale byl ještě předřazen bod druhý, což je veřejné zdravotní pojištění.

Znamená to tedy, že jsme nejprve zařadili tento sněmovní tisk jako sedmý bod a potom jsme odhlasovali jeho pevné zařazení na středu 13. 7.